Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Petra Kudely.

Jsou to zisky v miliardách ročně. Já jim to přeju. Nicméně neustále se schovávat za ekonomický růst a rozvoj myslím si, že jsou tady i jiné, vyšší principy, než se pouze schovávat za ekonomický růst.

Tyto podniky to nikterak neohrozí, společnosti to prospěje. Já se přikláním k senátní verzi zákona. Děkuji panu poslanci Kudelovi i za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom pro upřesnění. Ti, kteří tady byli kritizováni za to, že vytvářejí obrovské zisky, také zaměstnávají desetitisíce lidí a to je potřeba vzít v úvahu. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Už jsme si tady tuhletu debatu zažili několikrát. Mě na ní nic nepřekvapuje. Ten byl proto, protože zneužívání těch zaměstnanců, kteří tam jsou, je enormní.

Takže to je ten důvod, který vlastně vedl všechny k tomu, co se starali o tenhleten návrh, aby s ním přišli.

Nikdo tady nechce a nechtěl tímto zákonem omezovat občany, že teda nemůžou nakupovat. A to tak je.

Ale ne, to není potřeba se tomu smát. Takže říkejme si ty věci otevřeně, na férovku. Vy to všichni víte.

Teďka konec z citátu.

Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zavadilovi. Ale nevyhovím mu, protože mám čtyři faktické poznámky a jednu řádnou přihlášku do rozpravy kolegy Bendla. Nyní pan kolega Fiedler, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pokusím se do těch dvou minut vejít.

Ale já si přece jenom myslím, že tady toto je trošku jiná záležitost. Mluvilo se tady o těch velkých řetězcích, nechci je záměrně jmenovat. Neříkám, že to jsou zrovna tyto markety a tyto řetězce, ale asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mezi ně patří. Víme, co nám chodí po internetu, a je to realita.

Něco tady není v pořádku. Taková ta autoregulace úplně nefunguje. Občas se do toho prostě musí nějakým způsobem píchnout. A ty argumenty, které tady zaznívají. Já bych je bral, kdybychom se bavili o tom, že to chceme udělat jako tuším v Řecku, že každou neděli je zavřeno. Ale to přece tady neřešíme.

A to všichni víte, že nejsem žádný křesťan. Ještě jednou zopakuji, řada těch firem ve svých mateřských zemích vyplácí vyšší mzdy a má při tom nižší ceny za ty výrobky. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, také s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Jenom dvě možná zbytečné poznámky k diskuzi, která probíhá. My se vždycky děsíme, kolik dividend za svými vlastníky odchází z firem, které tady zahraniční investoři založili nebo koupili. Přichází sem mnohem víc zahraničních investic, než kolik odchází dividend. Takže na jednu stranu naříkat, že vlastník si bere svoji dividendu a na druhou stranu brát jako samozřejmost, že tady někdo jiný z dividendy odněkud jinde investuje prostředky, je trochu, řekl bych, velmi krátkozraké. To za prvé. Za druhé, byl jste vyzván, pane poslanče Pilný prostřednictvím pana předsedajícího, abyste vážil slovo. Skutečně, važte slova.